132.

Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové, pane předsedo.

Já bych vás chtěl požádat také kolegové, abyste chvilku jenom poslechli několik slov na úvod k uvedení této smlouvy, kterou bychom měli ratifikovat. Jedná se o smlouvu, která se týká ochrany práv dítěte. Protokol, jeho podstata je v tom, že on stanovuje postup. Jakmile je předloženo oznámení o porušení, jakým způsobem se má dále postupovat. Je to prostě další krok k posílení práv v oblasti ochrany dětí. Takové oznámení bude moci podat jednotlivec, skupina lidí, smluvní strana této úmluvy, stát, který zjistí nějaké podobné porušení.

To znamená, nedá se to zpětně. Co se týče také toho, jak je rozhodnutí výboru pro ochranu práv dítěte závazné, tak bych vás chtěl informovat, že stát, když přistoupí ke smlouvě, tak se zavazuje zvažovat závěry výboru, nebo zvažovat závěry učiněné výborem v posuzovaných případech údajného porušování práv dítěte. Stát je povinen s výborem spolupracovat při projednávání podání a výbor také může poskytnout služby při nalezení smírného řešení. Tak to tedy není.

Jak už jsem řekl, je možné podávat až ta porušení, ke kterým dojde až po tom, co ratifikace proběhnou mezi státy, které se k němu přihlásí. My podobný stížnostní mechanismus vlastně v České republice známe. Proti mučení nebo proti ponižujícímu zacházení, trestání lidí.